Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas už v prvém čtení. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Návrh zákona je reakcí na rozhodnutí koaliční rady ze dne 27. května 2016 znovu předložit návrh takzvaného protikuřáckého zákona, a to z důvodu zamítnutí původního vládního návrhu zákona, předloženého Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 508, ve třetím čtení na schůzi konané dne 25. května 2016. Vláda nový návrh zákona dne 30. května 2016 jednomyslně schválila. Aktuálně tak předkládaný návrh zákona vychází z textu sněmovního tisku č. 508 ve znění schválených pozměňovacích návrhů ve třetím čtení s výjimkou pozměňovacího návrhu poslance Marka Bendy, který zaváděl stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření ve vnitřním prostoru provozoven stravovacích služeb, takzvané kuřárny. V návrhu zákona pak byly nad rámec zmíněného provedeny oproti původnímu vládnímu návrhu také drobné úpravy textu, tak aby byl věcně a logicky provázán. Nyní bych shrnul nejzásadnější změny oproti původnímu vládnímu návrhu zákona, reflektující Poslaneckou sněmovnou podpořené pozměňovací návrhy. Jde o výjimky z úplného zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb spočívající v povolení užívání vodních dýmek pozměňovací návrh poslance Plíška, a používání elektronických cigaret pozměňovací návrh poslance Bendy. Ve veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorech, pasáže obchodních domů, úřadů atd., budou moci být i nadále zřizovány kuřárny, stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření pozměňovací návrh poslance Krákory. Zákaz kouření se nově rozšiřuje i na nekryté zastávky veřejné dopravy pozměňovací návrh ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny. Zákaz kouření bude rovněž platit i v ZOO s výjimkou vnějšího prostoru vyhrazeného ke kouření pozměňovací návrh ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny v kombinaci s pozměňovacím návrhem poslance Krákory. Na veřejnosti přístupných sportovních akcích bude možné prodávat alkoholické nápoje nejen obsahující nejvýše 4,3 % objemová alkoholu, ale nově i víno pozměňovací návrh poslance Petrů.